Chtěl bych nicméně ještě jednou přátelsky a vstřícně říct, že od počátku této schůze v této věci zaujímáme velmi konstruktivní postoj, několikrát jsme velmi detailně představili pár našich návrhů na potřebné změny služebního zákona, zdůraznili jsme a zdůrazňuji to znovu, že nechceme blokovat jednání, ale chceme schválit dobrý zákon pro občany. Jsme připraveni se na tom podílet i přesto, že tento zákon projednáváme nestandardním způsobem, a přesto nabízíme spolupráci a pořád říkáme: pojďte s námi jednat. A odpověď je mlčení anebo jakýsi autistický postoj, kdy vůbec nechápu, o čem tady vlastně mluvíte.

Ale takto se k dobrému zákonu o státní službě prostě nemůžeme dostat. Rozdíl mezi námi jako pravicovou opozicí a levicovou vládou je v tom, že my chceme kvalitní zákon, a to i za cenu kompromisu, ke kterému jsme připraveni, ale vláda chce vyhrát za každou cenu. Buď náš špatný návrh, nebo nic! A to je postoj, který je nebezpečný. A není to banální věc!

Já znovu zopakuji: Občanská demokratická strana je připravena podpořit služební zákon, pokud budou akceptovány čtyři základní požadavky, na kterých jsme se dohodli s TOP 09 já bych to ani nenazval požadavky, ale vylepšení služebního zákona , které jsou nezbytnou podmínkou pro to, aby služební zákon dobře fungoval. Tou jednou podmínkou je zrušení institutu generálního ředitelství. Tím nerušíme koncept státních tajemníků. Naopak! Nejvyšším úředníkem na každém úřadu bude státní tajemník, který by byl jmenován a odvoláván vládou na návrh ministra, ale prostě neměli bychom další zbytečný úřad. Druhou podmínkou je otevřenost státní služby na všech úrovních pro úředníky samosprávy, zástupce akademické sféry, soukromé sféry. Tohle považujeme za mimořádně důležité. A samozřejmě že ti lidé by zase nepřišli jen tak, ale museli by za určitých podmínek složit úřednickou zkoušku, museli by mít odpovídající praxi, ale prostě uzavřít státní správu těmto odborníkům je naprosto špatné. Náš třetí požadavek je zachování náměstků jako řídicího stupně služebního úřadu. Čili chceme, aby se zrušila pozice náměstka pro řízení sekce a byl ponechán jeden typ náměstka. A pak je to návrh, za čtvrté, na zajištění personální kontinuity a stability, tedy že ochrana se bude vztahovat na úředníky, kteří pracují ve veřejné správě déle než čtyři roky.

Reakce vlády, jak už jsem tady říkal, na naše podmínky není žádná, nebo je paušálně odmítavá, ale rozhodně není taková, že bychom si sedli za jednací stůl a probírali argumenty pro jeden náš návrh za druhým a skutečně si řekli, co je pro vládu přijatelné, co přijatelné není. Pan premiér Sobotka tady tvrdí, že pokud nedojde ke schválení jeho verze služebního zákona, stane se účinným původní návrh z roku 2002, tzv. Zemanův zákon, a když to pan premiér Sobotka tvrdí, tak musím říct, že má pravdu. A jestli tím ale pan premiér někomu hrozí, tak pro nás to žádné velké ohrožení opravdu není. Tato verze, tedy původní zákon, splňuje tři z našich čtyř podmínek a z tohoto hlediska je to pro nás do jisté míry lepší výsledek než to, co teď máme na stole. Ale já samozřejmě souhlasím s tím, že to je nemoderní zákon, že to je zákon, který byl zastaralý už v době svého vzniku, a že bychom se měli domluvit na lepším. Ale pokud se na lepším nedomluvíme, tak ta původní verze má dopady na občany a stát totožné, nebo dokonce mírnější než to, co jste tady předložili. Já také nevím, jestli vláda, když mluví o tom, kolik by původní verze stála, vychází z dobrých čísel. My žádnou novou analýzu dopadů ani nové verze služebního zákona ani té původní nemáme, takže nevím, o čem vláda tady mluví. Dokud nebude existovat nějaká seriózní analýza, tak se to ani nedovíme. Já bych si tady ještě dovolil zopakovat některé argumenty pro ty, kteří to třeba nemohli hned slyšet, nebo to nemohli dobře vnímat, proč bojujeme za lepší služební zákon a proč se nám nelíbí ten stávající návrh. Stávající návrh za prvé přinese zmatek do systému a na čas paralyzuje naprostou většinu státních úřadů. Za druhé přinese více byrokracie, přinese více administrativy, přinese více pravomocí úředníkům, což není přece to, co bychom všichni chtěli. A samozřejmě za třetí přinese výhody stávajícím nominantům a spolupracovníkům vlády, ale nepřinese nic, opravdu nic kvalitním úředníkům, kteří dlouhodobě pracují pro náš stát. Dámy a pánové, není to zákon, který zjednoduší a zrychlí chod úřadů a omezí byrokracii, ale naopak přibude nový superúřad, přibudou nové komise, které budou vybírat a hodnotit úředníky a budou je vybírat a hodnotit podle naprosto nejasných kritérií, přibudou nové kvazipozice, nové funkce, nově nazvané funkce. Není to zákon, který nabídne pracovní perspektivu státním zaměstnancům. Není tam nabídka atraktivního vzdělávání pro státní úředníky, nemění se vlastně ani platové ohodnocení, tak co tento zákon nabídne kvalitním státním úředníkům na středním stupni řízení? Není to ani kvalitní zákon nebo zákon, který by zkvalitnil státní správu, který zajistí lepší perspektivu zaměstnancům. Není to ani zákon, který by nás ochránil před korupcí, protože naopak vytváří nové potenciálně korupční prostředí tím, že zavede systém neodvolatelných navzájem se podporujících úředníků, kteří mohou ovládat státní službu prakticky na doživotí. Není to ani zákon, který přinese odpolitizování státní správy, protože současná vláda tam jenom zabetonuje své zástupce, které si mezitím stihla na ministerstvech vyměnit. A není to ani zákon, který přivede kvalitní úředníky, protože úřednické zkoušky se budou skládat před jinými úředníky, na novém úřadě při Úřadu vlády, hodnotit je budou zase jenom úředníci, místo toho, aby se třeba skládaly na neutrální půdě vysokých škol, která by samozřejmě znamenala i mnohem kvalitnější vzdělání pro naše úředníky. Takže tento návrh, který tady máme na stole, ač se tváří, že má spoustu dobrých úmyslů, tak když se podívám na jeho konstrukci, tak je jasná jedna věc. Jeho hlavním cílem je zabetonovat na úřadech stovky lidí blízkých sociální demokracii a hnutí ANO. Vznikne tady pevný svazek neodvolatelných, navzájem se vybírajících a podporujících se úředníků, ale ne těch kvalitních, nýbrž nominantů stávající vlády.